Děkuji za slovo, pane předsedající.

Přesto Sněmovna prosadila Radu ERÚ.

Podmínky pro podpory obnovitelných zdrojů pod jeho vedením vedly k následnému boomu těchto elektráren a vysoké výkupní ceny způsobily fatální dopad na hospodářství, ekonomiku a následně životní úroveň našich občanů. Jak je možné, že právě tento člověk byl dosazen do nově vzniklé rady nezávislého regulátora? Dokládá to neoddiskutovatelnou skutečnost, že obsazování významných postů je obsazováno politicky. Z těchto důvodů se ptám, zda zvažujete jako zodpovědný ministr za energetiku zjednat nápravu při jmenování i odvolávání členů Rady ERÚ.

Jedním z členů rady je předseda, který řídí její činnost. Do tohoto termínu Energetický regulační úřad vedla předsedkyně Energetického regulačního úřadu. Členy rady vláda jmenovala na návrh ministra průmyslu a obchodu ke dni 1. srpna, a to tak, že jednoho člena jmenovala na funkční období jednoho roku, dalšího člena na období dvou let a tak dále, posledního člena na období pěti let. Předseda rady je jmenován na nejvýše tři roky. Chtěl bych připomenout, že zákon stanoví jasně pravidla a podmínky pro jmenování členů rady, a chtěl bych podotknout, že tyto podmínky jsou poměrně přísné, minimálně pokud jde o odbornou praxi v oblasti energetiky, tak také je tady spousta dalších omezujících podmínek. Návrh na výběr členů rady skutečně nebyla triviální záležitost, a to vzhledem k úloze a působnosti Energetického regulačního úřadu v energetických odvětvích a zodpovědnosti jejího vedení. Proto jsem veřejně a s dostatečným předstihem vyhlásil možnost pro zájemce, aby podali své životopisy, abych měl dostatečně a transparentním způsobem zaručený okruh kandidátů, ze kterých mohu vybírat. Chtěl bych zmínit, že do tohoto výběru se přihlásilo celkem 23 zájemců, z čehož čtyři nesplnili podmínky, které jsou dané zákonem. Na můj návrh vláda jmenovala těchto pět členů rady včetně předsedy a všichni jmenovaní členové splňují kritéria, která jsou dána energetickým zákonem v plném rozsahu a beze zbytku.

Myslím, že je nutné si uvědomit, že Rada Energetického regulačního úřadu není politickým orgánem, ale uskupením odborníků v oblasti energetiky, a to v celé její šíři. Myslím, že není možné neustále atakovat a zpochybňovat jak činnost rady jako celku, tak i její jednotlivé členy. Podle informací, které mám k dispozici, se nová rada ujala aktivně a intenzivně svých funkcí a je veřejností a odbornou veřejností vnímána pozitivně.

Myslím, že není úkolem politiků, aby zpochybňovali odbornou zdatnost jednotlivých členů rady, a myslím, že v tuto chvíli ani nemá smysl reagovat na politická prohlášení bývalé předsedkyně paní kolegyně Vitáskové. Já samozřejmě v uvedeném termínu na ten dopis, který mi zaslala, odpovím.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi i za dodržení času k odpovědi. Mě ale o to více zaráží, že bylo 18 možností, koho vybrat, a vybrali jste zrovna člověka, který udělal ty ceny, za které dneska trpí všichni občané naší republiky.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající, za slovo. V § 1a této novely jsou vymezeny hlavní priority v oblasti sportu. Mezi tyto hlavní priority zákonodárce zařadil podporu sportu dětí a mládeže, včetně jejich trenérů. Vy a vámi řízené ministerstvo v tomto roce z necelých 6 miliard korun určených pro podporu sportu rozhodlo, že sport dětí a mládeže a jejich trenérů ve sportovních klubech podpoří pouze částkou 811 milionů korun, to je tedy jen 14 % z celku. Ptám se vás tedy, proč vy a vaše Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nectíte a nedodržujete platný zákon. Jak ještě dlouho budou muset rodiče v naší zemi nést hlavní finanční spoluúčast při sportování svých dětí? Proč jste letos rozhodl, že z veřejných finančních prostředků jde na platy sportovních funkcionářů více peněz nežli na sportovní činnost dětí ve sportovních klubech? Děkuji za pozornost. Těším se na vaše odpovědi.

Pokračujeme poslancem Jiřím Štětinou, který interpeluje pana ministra Martina Stropnického, ale pan kolega Štětina tady není, takže jeho přihláška propadá.